A poslední věc, která se týká řekněme úspor v resortu zemědělství.

Takže to jsou konkrétní věci, které jsou doložitelné čísly. Děkuji za pozornost. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec František Laudát a pak se snad vracíme k pořadu schůze. Děkuji za slovo.

Nicméně tady bylo následně jaksi vysvětleno, že asi ta přítomnost není až tak důležitá, protože skutečný ministr zemědělství tady seděl a jeho pobočník také, takže to nebyl problém. My jsme tady před rokem svedli docela veliký souboj o peníze na reklamu. Jestli jsou pravdivé informace, které byly zveřejněny, tak jste nedosoutěžili, takže se Klasa se letos nekonala. Totéž bude na příští rok. Teď budete soutěžit rovnou na dva roky.

Hezké dobré odpoledne. Děkuji panu poslanci Laudátovi. Prosím, pane ministře. Děkuji. Ta soutěž byla minulý týden zrušena.

Takže asi tolik ve stručnosti. Děkuji panu ministrovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Tak pan ministr zemědělství nám vysvětlil, jak tady vlastně pořád chodí nebo se jenom omlouvá. Tak já jsem se rychle podíval. Účast na hlasování má 33 % a výrazně nižší než pan premiér. Já se už několik měsíců snažím s panem ministrem zemědělství projednat na písemných interpelacích nějaký bod, a vůbec se mi to nedaří. Tak jako správně, vítám vás ve Sněmovně, pane ministře.

Čtyřikrát!

Jinak to interpretovat prostě nemohu.

Pak tu jednou jste a jste hrozně z toho rozhořčený, že jsme si dovolili poukázat na vaši velmi častou neúčast v této jednací místnosti. Pardon, nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl, po něm pan ministr Jurečka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Vítejte na jednání Poslanecké sněmovny, pane ministře zemědělství, jsme rádi, že jste dorazil. Tak doufám, že budete mít i odpovědi na ty otázky, které jsem tady pokládal, protože jsem se ptal, kolik peněz a kde je vezmete na podporu lesního hospodářství celkem, protože tady v materiálu sám uvádíte, že ty chybějící prostředky, které tam chybí, řádově zhruba 220 milionů korun, dodáte, a to z nespotřebovaných výdajů roku 2014.

To za a).

Takže tohle by mohly být peníze a měly být peníze, které by měly skončit v tom resortu. Prostě ona tam dva roky zpátky nebyla ani koruna. Teď tam máte navíc z těchto resortů tyto prostředky, a že by zde byly výrazně vidět, to tedy nejsou.

Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní pan ministr. Prosím, pane ministře.

K tomu, co říkal pan poslanec Bendl.

My jen v PGRLF vytváříme úplně nové finanční nástroje pro podporu celého sektoru lesního hospodářství, dotace úroků úvěrů plus přímé možnosti úvěrů.

Já samozřejmě dělám maximum pro to, abychom ten rozpočet navýšili, abychom dokázali podpořit smysluplné investice v oblasti zemědělství.

Děkuji panu ministrovi.